Je to ta Zelená dohoda pro Evropu.

Tady jsou k tomu některé návody.

Čili staví základ na průmyslu.

Samozřejmě nic proti tomu, to si myslím, že asi může být zčásti také pravdou. Komise se chystá v březnu 2020 přijmout průmyslovou strategii Evropské unie, která by se měla zabývat dvojí výzvou: zelenou transformací a digitální transformací.

Tato politika bude upřednostňovat zmenšení objemu materiálů a jejich opětovné využití ještě předtím, než dojde k jejich recyklaci. Bude podporovat nové obchodní modely a stanoví minimální požadavky, aby se produktům škodlivým pro životní prostředí zabránilo v přístupu na trh Evropské unie.

Vypracuje regulační rámec pro biologicky rozložitelné plasty.

Bude provedena analýza potřebnosti práva na opravu a omezení plánovaného zastarávání produktů. Plánované zastarávání produktů.

Představa stoprocentní oběhové ekonomiky je představa podle mého názoru velmi nebezpečná a patří mezi ty představy, kterými nás Evropská unie zásobuje a které mohou přinést naší ekonomice, životu našich lidí obrovské problémy.

Mluví se o tom, jak se má přizpůsobit průmysl.